Bohužel se tomuto nevyhneme.

Informace byla dnes podána. Vedli jsme diskuse s Ústředním automotoklubem, aby tyto informace dával do médií ještě prostřednictvím svých korespondentů. Děkuji. Doplňující otázka zde nebude.

Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v posledních měsících slýcháme často o státním podniku Česká pošta. Ovšem není to proto, že by byly nějaké problémy s posíláním dopisů, ale slýcháme často o zaměstnancích České pošty, kteří prostě už nemohli mlčet o pracovních podmínkách, které v tomto státním podniku panují.

Na tom by nemuselo být nic špatného, ale pokud se po pracovnících vyžaduje, aby mechanicky produkt každému přímo nutili, zdá se mi, že je něco v nepořádku. Nemluvě o nárocích kladených na zaměstnance, které jsou v běžné pracovní době nezvládnutelné, a tak jsou zaměstnanci nuceni často pracovat až desítky hodin přesčas zdarma. Na situaci pracovníků České pošty dlouhodobě poukazuje například Federace výkonných zaměstnanců České pošty, se kterou se však vedení tohoto podniku odmítalo dlouhou dobu bavit, nebavilo se ale ani s dalšími odborovými sdruženími zaměstnanců pošty. V listopadu loňského roku proběhlo v Senátu veřejné slyšení v souvislosti s peticí, která upozorňovala na některé neduhy související s Českou poštou, a kde také zazněly konkrétní podněty.

Chci se zeptat, vážený pane ministře, zda myslíte, že jsou takové poměry ve státním podniku Česká pošta v pořádku. A pokud vidíte, stejně jako pracovníci pošty i spousta občanů naší země, že tomu tak není, co hodláte podniknout pro nápravu stavu, o kterém jsem právě hovořil. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji vám, pane poslanče. Jako 24. byla vylosována paní poslankyně Marta Semelová, která interpeluje ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Rekordní nezaměstnanost a strach o pracovní místo způsobují to, že se mnozí zaměstnanci, kteří jsou doslova šikanováni ze strany zaměstnavatelů, bojí ozvat. Jedním z míst, kde jsou pracovní a mzdové podmínky velmi špatné, jsou obchodní řetězce.

V současnosti se to týká kolem 70 % z celkového počtu zaměstnanců, přičemž ještě před dvěma lety to nebyla ani polovina. Někomu by se mohlo zdát, že je to výhodné pro matky s malými dětmi. Opak je pravdou.

Taková matka samoživitelka objektivně nemůže být schopna sebe a děti uživit.

Chtěla bych se proto zeptat, jak budete jako ministryně práce a sociálních věcí, případně ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu, tuto situaci řešit. Děkuji. Děkuji za otázku. Dobrý den.

Zbytek byl neoprávněný nebo neprokázaný, ale to jsou celkové kontroly.

Děkuji za pozornost. Děkuji za odpověď. Máte slovo, paní poslankyně.

Děkuji. Také děkuji.